A že teď od července se něco omezilo? Jak omezilo? Ale prostě to je přece neuvěřitelný.

My chceme mír, my chceme mírový jednání a ne neustálou eskalaci prostě.

A ještě vám řeknu jednu věc, to, co jsem tady slyšel od exponentů Fialovy vlády, že Ukrajina má být členem Evropské unie a NATO, za sebe říkám, že já nechci, aby byla Ukrajina člen Evropské unie a NATO.

No.

To je ten, co sliboval, že nebude zvyšovat daně, a teď je zvyšujete plošně.

Včetně těch nejhorších možných. To znamená zneužívání státní správy, a u tohoto nechám zatím, zneužívání i orgánů státní správy politickém boji proti opozici. Takže se mám na co prý těšit.

My jsme podali novelu ústavy na zakotvení práva na platbu v hotovosti. A to si myslím, že je taky docela důležitý, protože zakotvení práva na platbu v hotovosti je podle názoru SPD potřebné za účelem zajištění práva na ochranu soukromí našich občanů, které je samo o sobě základním lidským právem zakotveným v Listině základních práv a svobod. No, a dalším důvodem toho našeho podání je obava řady našich občanů o to, že se bezhotovostní platby brzy stanou povinnými, nebo že papírové peníze mohou být zcela zrušeny. Zároveň zachováme právo státu přijmout nezbytná opatření k boji proti financování terorismu, daňovým únikům nebo ke snižování rizika korupce.

Takže to jsem chtěl tady jenom připomenout, že my jsme podali ten návrh Ústavního zákona na zakotvení práva na platbu v hotovosti.

Ještě jsem nestačil teda dohledat, jestli už to přijali, nebo ne, ale je to skutečně vážná věc a jsem rád, že si toho tady všímají i v okolních zemích. A myslím, že je to skutečně důležitý, aby občané měli tu volbu, aby občané měli volbu a je to, myslím, součástí té svobody, aby občan si mohl zvolit ten, který prostě chce mít tu svobodnou, nechce být kontrolován, chce mít zachováno právo na soukromí atd.